Děkuji.

Já už jsem myslel, že nebudu vystupovat, ale nedá mi to.

To jsem tady dával jako příklad toho... ne, že to odmítám, ale jako příklad toho, že to je pouze jeden pohled, jeden právní pohled, který se může lišit. A že pak nakonec to může konstatovat až soud, což se tady ukázalo.